Jsem přesvědčena, že je to málo. Pan ministr nám dluží informace, aktuální informace o stavu věcí.

Tímto sdělením jistě uklidníme veřejnost a určitě mi dáte za pravdu, že je potřeba o takovýchto věcech mluvit. A kde jinde než právě zde? Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i já přispěji se svou troškou do mlýna.

Zcela chápu, že zařazování mimořádných bodů, obzvláště pak opozicí, není ve vládní koalici nikterak populární, ale velmi vás prosím o výjimku a zařazení tohoto bodu na program dnešní sněmovny. Dovolte mi připomenout, že Sněmovna není jenom strojem na schvalování vládních zákonů, ale podle ústavního pořádku naší země je Sněmovna i kontrolním orgánem vlády.

Jakkoli odsuzuji útoky na soukromí, tak v některých věcech bychom si asi měli udělat jasno. Pan premiér Sobotka veřejně ke kvótám prohlašoval: